S přednostním právem je přihlášen pan předseda Gazdík, po něm pan předseda Kalousek. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak vypadá ta odvolatelnost politiků v praxi. Pan předseda Okamura udělal chybu. Říkal věci, které říkat neměl, a nereprezentoval nás všechny jako místopředseda Sněmovny, tak jak měl. Dokonce to podle svých slov sám uznal. O takovém politikovi by se i podle vašich zásad, které hlásáte, mělo hlasovat. Vy jste to hlasování nepřipustili. Takže tak vypadá ta odvolatelnost politiků v praxi. Hlavně, když nejde o nás! Máte slovo, pane předsedo.

Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím použít výraz nemilá vládo. Ani jeden člen vlády České republiky nechtěl připustit debatu na toto závažné téma.

Mlčíte! Tak si to příště nechte, ty řeči, jak vám někdo vadí.

Takže jste úplně stejní jako ti, kterým to nevadí. Když přijde k hlasování, tak hlasujete stejně jako všichni ostatní.

S přednostním právem pan předseda Chvojka, po něm s přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

Děkuji, pan předseda Kováčik. Paní a pánové, když to tak poslouchám, a v poslední době častěji, od pana kolegy Kalouska, Stanjury a dalších po mé pravici sedících, pobývajících kolegyň a kolegů, když poslouchám ten pláč a skřípění zubů nad stavem demokracie, tu nad volebním výsledkem volby do, já nevím, kamkoli, třeba volby prezidenta, tu nad tím, kolik že tady máme různých extremistických a já nevím jakých uskupení, tu nad tím, jak nám tady vládne silné hnutí ANO, vítěz voleb, už podruhé, silné hnutí podruhé ve volbách, tak mě napadá, jestli ta demokracie, o které je tady tolik řečí, platí pro všechny, nebo jenom když se tzv. nám to zrovna hodí. Paní a pánové, položili jste si někdy otázku, jestli to není zrovna vinou vaší dosavadní politiky, že politické spektrum v České republice je složeno, tak jak je složeno, že občané zvolili svobodně a demokraticky do Poslanecké sněmovny nebo třeba na prezidentský post nebo třeba kamkoli jinam, do zastupitelstev krajů, měst a obcí apod., podle toho, jakou zkušenost mají s dosavadní politikou, s dosavadními vládami?